Pod první pojem spadají případy neodpovědnosti poslance nebo senátora za hlasování, čímž je třeba a contrario rozumět i za nehlasování a jakékoliv projevy učiněné v příslušné komoře Parlamentu nebo v jejím orgánu, zakládající jinak skutkovou podstatu trestného činu.

To ovšem neznamená, že za projevy podle citovaného článku Ústavy by bylo možno považovat činy svědčící o tom, že se o výkon mandátu zjevně nejedná, například takové jednání spáchané na půdě Parlamentu, jež by směřovalo vůči důstojnosti, majetku, zdraví a životu jiného a podobně.

Trestní postih takových osob by byl samozřejmě možný po zbavení imunity v režimu číslo 27 odst. 4 Ústavy.

Nestačí zde rozhodně projev, pro který by poslanec mohl být jinak postižen pro spáchání přestupku.

A contrario tedy můžeme dovodit, že Ústava na tomto místě garantuje pouze trestní ochranu, a nikoliv ochranu další. Tomu nasvědčuje i odst. 3, který výslovně vyjímá další skupinu prohřešků poslanců přestupky.

Indemita by tak byla faktickou překážkou jeho trestního stíhání za vraždu, protože za projevy v Poslanecké sněmovně je trestní stíhání poslance navždy vyloučeno.

Já vůči vám detailně argumentuji svůj právní názor, nikdo z vás se nebude moci vymlouvat na skutečnost, že je lékař, zemědělec, podnikatel, a ne právník, pokud bude hlasovat proti návrhu mého klienta, samozřejmě za předpokladu, že můj právní názor kvalifikovaně nevyvrátí. Koneckonců v současnosti orgány Policie ČR, jak jsem zachytila v médiích, jednání mého klienta vyhodnotily jako přestupek a údajně věc postoupily k rozhodnutí správnímu orgánu. Rozhodně nikoliv, protože by jim to poslanecká indemita nedovolila. Policisté a zřejmě i je dozorující státní zástupce o skutku mého klienta mají jasno, vidí v něm přestupek, o kterém by MIV mohl rozhodovat pouze tehdy, požádalli by o to poslanec Mgr. Lubomír Volný, kterému jedinému dává zákon tohle právo volby. Zkuste být objektivní i vy. Vím, že v tomto případě to bude těžké. Shrnuli výše uvedené, tak MIV si protiprávně přivlastnil kompetenci, kterou mu žádný zákon nesvěřuje, a to kompetenci rozhodovat o jednání mého klienta, které není projevem, kterým by byl spáchán jakýkoliv trestný čin. Jeho rozhodnutí má tedy takovou váhu jako rozhodnutí virtuálního úředníka stavebního úřadu, který rozhodl o rozvodu manželství žádnou, jde o rozhodnutí nulitní.